Zároveň se podařilo prodloužit lhůtu, která při povolování dopravních staveb běží od momentu, kdy je schválena EIA, do vydání stavebního povolení na 13 let.

A když se podívám na dnešní pozměňovací návrh pana premiéra, který se týká kapitoly dopravy, tak samozřejmě pokud bych to chtěl hodnotit s velkou nadsázkou, tak musím konstatovat, že to, že pan premiér přednáší vlastní pozměňovací návrhy, je fakticky obstrukce. Co ten návrh přináší? Samozřejmě 20miliardové navýšení Státního fondu dopravní infrastruktury, to by asi nepodporoval jenom blázen. Já si myslím, že jsme o to usilovali už při schvalování letošního státního rozpočtu. Sám jsem podával několik pozměňovacích návrhů, které do Státního fondu dopravní infrastruktury chtěly peníze přilít. Jaká byla reakce? Navíc, že v České republice fakticky chybí stavební kapacita, která by ty peníze dokázala zkonzumovat a něco smysluplného za ně postavit. Takže moje první otázka zní: Jak je možné, že najednou tady ta kapacita je? To znamená stavby, které jsou připraveny k realizaci, měly by mít stavební povolení, měly by být pokud možno už v tuto chvíli vysoutěženy tak, aby se daly realizovat. Dvacet miliard do Státního fondu dopravní infrastruktury jsou opravdu velké peníze. A já jsem si v první chvíli myslel, že mají být použity na všechny projekty, které skončily při momentálním hodnocení projektů měst, obcí a krajů, ze státního rozpočtu, ze Státního fondu dopravní infrastruktury a skončily pod čarou, ale jsou připraveny a mohou být do konce letošního roku zrealizovány.

A v tomto případě se nejedná o ty již připravené projekty měst, obcí a krajů. Ptám se proto pana premiéra, kdy dostaneme seznam všech těch připravených akcí, na které dokážeme do konce roku utratit 20 mld. korun. Já se obávám, že to dopadne tak jako vždycky. Kdybych chtěl být vulgární, tak bych použil jadrnější výraz prožere.

Každý projekt se musí připravit.

Uctivě poděkovat. Jako by to pan premiér dával ze svého. Ale já nevím, co to je ze svého, když vlastně veškerý majetek vložil do svěřenských fondů, které už mu dávno nepatří. Ty firmy už zkrátka nemá, jak tady s radostí často opakuje. Buď skutečně existují projekty, které mají být financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury, v tom případě chci vidět jejich seznam. Abych použil tu slušnější fondu. Já se obávám, že B je správně. Samozřejmě všem občanům České republiky a daňovým poplatníkům bych přál, aby správně bylo to A. Zkušenosti mě ale vedou k opatrnosti a obezřetnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní pan poslanec Kupka v obecné rozpravě. Připraven je pan poslanec Skopeček. Prosím. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci také pozastavit u toho, co se nám v tuto chvíli předkládá ke schválení jako návrh rozpočtu. Člověk by očekával v takové situaci po zkušenosti se schvalováním všech předchozích rozpočtů, že bude pečlivě zhodnoceno, jaký je očekávaný daňový příjem, že proběhne analýza těch opravdu realizovatelných výdajů, že v situaci, která je naléhavější než jindy, tomu bude věnována také adekvátně větší pozornost. Místo toho se potkáváme s něčím, co se vlastně vznáší ve vzduchu, nevíme úplně přesně, co budou jednotlivé položky znamenat. A co mě děsí, je vlastně obrovská nejistota v proporcích. V polovině dubna letošního roku v reakci na to, co se odehrávalo v České republice a stále ještě odehrává, jsme přišli s návrhem, aby se podařilo, aby se co nejrychleji posílily rozpočty obcí a měst, protože tam je možné okamžitě investovat. A pokud vláda myslí vážně svůj příslib o tom, že se z krize máme proinvestovat, tak tohle byl konkrétní, zcela přirozeně podstatný návrh, jak to udělat. A vláda nad tím přešlapovala na místě. Říkala: To přece nemůžeme.

Přesto to tehdy nešlo. Až jsme se museli dobrat po mnoha nátlakových akcích k tomu, že je to správný krok a že tak vláda vlastně učiní. Co to ale vypovídá o tom, za jakých okolností se ten rozpočet skládá? Že vláda vlastně pevně neřídí to, kam se vydává Česká republika? Protože kdyby to věděla, tak ve vazbě na tu proporci okamžitá pomoc, která se přímo promítne do realizovatelných investic. Jak by se finanční prostředky mohly proinvestovat? Kde jsou ty akce, které se teprve teď začnou realizovat, soutěžit?

Tak jako je to možné rovnou spustit na obcích a městech. Tam ta podpora je nepochybně namístě.

A kdy třeba už vlivem aktuálních opatření také ušetřila, protože některé výdaje v tom předchozím období zkrátka nenastaly. Nic se nepíše o tom, jakým způsobem se bude zacházet s veřejnou správou a s úředníky, které vláda v posledních letech nabrala. Patnáct tisíc úřednických míst. A tomu odpovídající miliardy peněz. Jakým způsobem se zhodnotí snaha digitalizovat Českou republiku? Nic z toho v tom návrhu nefiguruje.